Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Kdo je proti? Hlasování číslo 108, přihlášeno 79 poslanců a poslankyň, pro 64, proti 1. Návrh byl přijat, tuto interpelaci tedy přerušuji do přítomnosti pana premiéra.

Pan ministr je přítomen, budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě a já se táži, zda se někdo hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

Je velmi dobře, že dostávají tento příspěvek na stravování. Myslím si, že si ho všichni policisté i jejich civilní zaměstnanci zaslouží.

A píše tady zároveň v té odpovědi pan ministr, že v případě neposílení toho rozpočtu o těch 300 milionů existuje riziko, že dojde k ukončení vyplácení tohoto příspěvku na stravování a tím by mohl být ohrožen sociální smír.

Takže já bych byla ráda, aby pan ministr vnitra se tedy vyjádřil, jak to tedy s tímto příspěvkem na stravování bude. Co je méně chvályhodné, je, že si to dneska ta krajská ředitelství musí hradit ze svých rozpočtů do současné chvíle a samozřejmě v tu chvíli se omezují jiné věci, na které by mohly být ty finanční prostředky využity.

Děkuji. Pan ministr se hlásí do rozpravy? Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo.

Možná jenom ta krátká rekapitulace pro nás všechny. Vězeňská služba, celní správa i za toho minulého volebního období to znamená za vlády hnutí ANO se sociální demokracií, podporováni byli Komunistickou stranou Čech a Moravy měla stravenkový paušál jako součást svého rozpočtu. I v tom minulém volebním období. Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor tento řádek státního rozpočtu za minulé vlády vůbec neměly. Stravenkový paušál jim dokonce nebyl ani ve všech krajích vyplácen.

Takže po celé období minulé vlády, až na ty poslední měsíce, policistkám, policistům, hasičkám a hasičům i civilním zaměstnancům nebyl stanoven stravovací příspěvek, pokud tak neučinila individuálně krajská ředitelství. Rozpočtové krytí na tento výdaj neexistovalo. To jenom poznámka, abychom neříkali a neinterpretovali tu situaci, že naše vláda něco nedělá, co ta vláda předtím dělala. Já se můžu jenom domnívat, proč byl vybrán ten červnový termín těsně před volbami.

Odpověď přibližně byla taková: no, není tam, ty peníze si musíš nějak sehnat, tak jsme to také dělali.

A není úplně pravda, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, že to bylo pouze a jen ze zdrojů krajských ředitelství.